i kolege narodni poslanici, ja ću se u svom izlaganju osvrnuti na tačku dnevnog reda koja se tiče izmena i dopuna, odnosno unapređivanja Kodeksa ponašanja narodnih poslanika. Mislim da je suština svega da svi mi narodni poslanici, koliko nas ima, nas 250, kao nosioci ustavotvorne i zakonodavne vlasti svojim izlaganjima, diskusijama, replikama, svojim ponašanjem u Skupštini kao najvišem predstavničkom telu, ali i vam nje, u svojim javnim i medijskim nastupima, kao predstavnici građana koji su nam ukazali poverenje da zastupamo njihove interese i u njihovo ime govorimo ovde u parlamentu, treba da težimo da se ovaj Kodeks nikada i nad nikome od nas ne primeni i da budemo iznad njega. Mislim da je to naša dužnost i obaveza, jer građani su nam dali poverenje da radimo isključivo u javnom interesu i bez obzira na različite stavove i različita mišljenja uvek postoji način da se bude pristojan i da bez uvreda i omalovažavanja drugih iskažemo svoj stav, stav svoje političke opcije i na taj način sačuvamo i lični integritet i dostojanstvo Narodne skupštine. Moramo biti pošteni pa priznati da prelaženje linije pristojnosti i prihvatljivog ponašanja i komuniciranja u parlamentu nije naš izum. I u parlamentima drugih zemalja i mnogo starijih demokratija možemo čuti i videti ponašanje koje ne dolikuje parlamentu. Čak i u takvim parlamentima, pored verbalnih uvreda, mogli smo videti i pokušaje fizičkog obračunavanja sa političkim protivnicima. Zato se i propisuje Kodeks ponašanja i ko ga prekrši treba i da snosi sankcije. Kodeks treba da doprinese i unapredi dijalog među poslanicima različitih političkih opcija i gledišta, da bude brana pristojnosti i vladavine prava, ali i instrument koji bi jačao ugled i integritet parlamenta i granica prihvatljivog nivoa komuniciranja preko koje niko ne bi smeo da prelazi. Ako se pridržavamo dnevnog reda, ako uvažavamo političku i svaku drugu različitost, jer Skupština je mesto gde treba da se čuju različita mišljenja, ali da se ona iznesu na odgovoran, pošten i nepristrastan način, onda ćemo doći do najboljih zakonskih rešenja i rezultata u interesu javnosti i građana. Narodni poslanik ni na jednom mestu ne treba i ne sme da zloupotrebljava svoju političku funkciju radi lične i partijske koristi. Ne sme da trguje uticajem, da se nađe u sukobu interesa i ničim ne sme da narušava ugled Narodne skupštine. Jedino takvim ponašanjem možemo podizati ugled i dostojanstvo parlamenta i jačati poverenje građana u Narodnu skupštinu. Dopune i izmene Kodeksa u odnosu na dokument koji smo usvojili krajem prošle godine predviđaju formiranje etičke komisije koja će biti odgovorna i zadužena za sprovođenje Kodeksa, odnosno davaće svoje mišljenje o tome da li je Kodeks prekršen i u kojoj meri. Odluke etičke komisije biće objavljene na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije i to je dobra mera, jer će svako od nas voditi računa o tome da mu ime ne bude javno istaknuto na sajtu Narodne skupštine u lošem kontekstu. Predloženim izmenama se unapređuje uloga etičke komisije kroz proširenje nadležnosti za davanje mišljenja o povredi Kodeksa i pooštravanju mere u slučaju povrede Kodeksa od strane narodnih poslanika. Na taj način se sprovode preporuke o Kodeksu koje je sačinio Savet Evrope. Novina je i to će da će sada etička komisija davati mišljenje o povredi Poslovnika pre nego što o toj povredi odluči skupštinski odbor. Ovo je svakako dobra izmena, baš kao i objavljivanje mišljenja komisije na sajtu Narodne skupštine. Mišljenje i stav komisije će na taj način olakšati nadležnom skupštinskom odboru da donese ispravan stav o povredi Kodeksa. Predviđeno je da komisija broji pet članova i oni neće moći da budu iz redova narodnih poslanika i drugih javnih funkcionera, niti će moći da budu članovi političkih partija, već stručnjaci iz oblasti etike, čime se obezbeđuje nepristrasnost i profesionalnost u radu komisije. Značajno je i to što će Administrativni odbor odmah po prijemu prijave primerak te prijave dostaviti etičkoj komisiji. Ovo su značajne izmene koje svakako idu u smeru podizanja kvaliteta nivoa i rasprave i opšte atmosfere u parlamentu. Zato mi narodni poslanici moramo biti svesni Kodeksa koji usvajamo, odnosno standarda koji se od nas očekuju i jedino poštovanjem tih standarda, odnosno našom spremnošću da ih sprovedemo u praksu možemo postići očekivani efekat i dati odgovor javnosti da smo bili iskreni i u najboljoj veri usvojili ovaj dokument. Današnjim izmenama postiže se usklađenost sa međunarodnim standardima i na taj način biće ispunjene preporuke grupe država za borbu protiv korupcije, što bi trebalo da doprinese pozitivnom mišljenju o napretku Srbiju na sledećem zasedanju GREKO. Mi socijaldemokrate Rasima LJajića kao i do sada i ubuduće nastavićemo da budemo pristojni, odgovorni, svesni funkcije koju obavljamo, kao i značaja dostojanstva Narodne skupštine kao jednog od temelja demokratije i građanske države. U danu za glasanje podržaćemo predložene izmene i dopune Kodeksa. Sledeća je potpredsednica Narodne skupštine Marija Jevđić. Izvolite. Poštovana ministarko, danas na dnevnom redu imamo Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa narodnih poslanika, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije. Na samom početku želim da kažem ispred Poslaničke grupe JS da u danu za glasanje ćemo podržati predložena zakonska rešenja. Poznato je da je Zakon o sprečavanju korupcije donet u maju 2019. godine, a da smo mi u međuvremenu usvojili zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za sprečavanje korupcije za 2019. godinu. Izabrali smo članove veća Agencije u februaru ove godine, doneli autentično tumačenje odredbe člana 2. Zakona o sprečavanju korupcije. Ono o čemu danas raspravljamo je izmena i dopuna ovog zakona po preporuci 12, a to je drugi izveštaj o usklađenosti Republike Srbije u četvrtom krugu evoloacije grupe država za borbu protiv korupcije Saveta Evrope ili poznatog GREKO, čiji je Republika Srbija član. Preporuke se odnose na narodne poslanike, sudije, tužioce, između ostalog na one odredbe koje se odnose na definiciju upravljanja sukobom interesa, istovremeno vršenje javnih funkcija i sekundarnih aktivnosti, kao i izveštaj o imovini i konkretno u njihovoj preporuci primećene su primedbe koje bi trebalo uvažiti kako bi se preporuka smatrala u celosti ispunjena. Deo tih preporuka iziskuje i izmene Ustava Republike Srbije i biće moguće ih ispuniti tek nakon što usvojimo ustavne amandmane. Poznato je da će, ja mislim, 26. ili 27. septembra doći predsednik Venecijanske komisije i dati svoje konačno mišljenje o ustavnim amandmanima, a da će i naša delegacija polovinom oktobra posetiti njih i konačno ćemo imati ustavne amandmane i izmene Ustava koje se tiču izbora sudija i tužioca. Zakonom se pojam korupcije jasno definiše, propisuju se jasni uslovi za izbor direktora Agencije, trajanje mandata direktora i zamenika, kao i pitanje njihovih ovlašćenja u odsutnosti. Takođe, u članu 46. se određuje obavljanje drugog posla, ili funkcije za javne funkcionere. Nadležnost za davanje saglasnosti za vršenje druge funkcije i ovlašćenja za određivanje roka prestanka određenih funkcija, koje su u sukobu interesa. Iz svog nekog ličnog iskustva ću, pošto sam veći deo svog života se bavila sportom, i dalje se bavim sportom, i postigla sam odlične rezultate, bila sam reprezentativac u sportu, i prošle godine me kao takvog istaknutog sportistu Kik boks savez Srbije izabrao za potpredsednika tog saveza. Naravno, tražila sam saglasnost i od Skupštine i od Agencije za borbu protiv korupcije, bez obzira što ta funkcija nije plaćena, nisam dobila saglasnost, i naravno, morala sam da dam ostavku. Htela sam da iskoristim ovu priliku i da vas pitam, da li postoji mogućnost da se možda kroz Zakon o sportu, pošto se Zakonom o sportu to ograničava, da onaj koji obavlja javnu funkciju ne može biti u funkciji nekog saveza, da li možda u sportovima koji nisu, da kažem, planetarno, popularni, fudbal, košarka, nego su tako neki, manje popularni sportovima, u kojima nažalost, niti ima novca, niti su te funkcije plaćene, da li tu postoji neka mogućnost da ljudi koji su se istakli se u tom sportu, i koji su, da kažem, dobri ambasadori tog sporta, mogu da obavljaju neku takvu funkciju iz čiste ljubavi? Da li tu postoji neki prostor, i da li možemo da napravimo neki izuzetak? Slažem se da će onda tražiti i za Sportski savez, i za fudbal, i za košarku, ali evo, pričam o nekim sportovima koji nažalost, nisu popularni, a koji godinama donose najsjajnija odličja iz svih i svetskih i evropskih prvenstava. Imamo izuzetne sportiste koji bi kasnije, eto, možda kao ja, nastavili svoju karijeru u ovim vodama, a s druge strane, njihova druga ljubav je sport, i ja sve što radim što se tiče sporta radim iz čiste ljubavi, i kao jedan dobar promoter sporta i bavljenja sportom. Sve ove izmene o kojima mi danas raspravljamo su neophodne kako bi se nastavila borba protiv korupcije i u cilju osnaživanja Agencije kao ključne institucije za delotvorniju borbu. Korupcija je i dalje jedan od najvećih izazova za Srbiju. Ako se sećate, 2013. godine, Agencija je počela anti korupcijsku kampanju za podizanje svesti javnosti. Mislim da smo dosta napredovali na tom polju, i u periodu od 2017. do 2020. godine, kroz projekat prevencije i borbe protiv korupcije koji je finansirala EU, organizovane su brojne aktivnosti, poput seminara, obuka, konferencija, javnih događaja za podizanje svesti građana. Predstavnici vodećih institucija koji su u svom svakodnevnom radom se bave suzbijanjem korupcije su učestvovali u ovim događajima. Moram da pohvalim da su u Kraljevu, Nišu, Obrenovcu i Novom Sadu održana četiri antikorupcijska časa, sa kampanjom – prekini lanac, reci ne korupciji, za učenike srednjih škola, kako bi se podigla svest o štetnosti korupcije. Tada je više od 850 srednjoškolaca učestvovalo na časovima i steklo određeno znanje o korupciji. Mislim da je to dobro, i da trebamo od najmlađih krenuti da podižemo tu svest da je korupcija jedno zlo koje je nažalost, globalni problem, pa tako i mi kao država imamo problem. Ono što treba naglasiti da je Vlada Republike Srbije postavila sebi zadatak, nultu toleranciju na korupciju. Znam da je potrebna snažna politička volja kako bi se problem korupcije rešio na delotvoran način, kao i snažan odgovor tužilaštva i sudstva na slučajeve visoke korupcije. Moram da završim, da bih ostavila vreme i svom kolegi. Kao što sam i rekla, u danu za glasanje podržaćemo predložene zakonske odredbe. Zahvaljujem. Izvolite. Vi ste vrlo interesantno pitanje postavili, i to i jeste tema za razmišljanje imajući u vidu da je dozvoljeno da kažemo, od strane Agencije za sprečavanje korupcije da se bavimo nekim naučnim radom. Međutim, ukoliko se radi o članstvu u upravnom odboru, to su neka sporna pitanja. Međutim, imajući u vidu vaš pedigre u sportu i ukoliko bi ste toga mogli da date razvoju našeg sporta, o tome svakako treba raspravljati, naći neki modus na koji način, posebno što je to neka funkcija koja se ne plaća, da naši istaknuti sportisti mogu da ostanu u okviru sporta, a da opet to ne bude u suprotnosti sa odredbama ovog zakona. Svakako, ćemo predložiti to kao neku temu u budućnosti. Hvala vam.

Izvolite. Hvala.

Kodeks ponašanja je dokument koji se konkretizuju univerzalne vrednosti. On je jedan vodič za delovanje i ponašanje narodnih poslanika. Kodeks ponašanja je dokument koji se promoviše politička kultura koja se zasniva na pristojnom, istinitom, transparentnom i poštenom ponašanju narodnih poslanika. Kodeks ponašanja narodnih poslanika je izrađen poštujući metodološka pravila kao što su jasnost, jednostavnost, konkretnost, konzistentnost povezanosti relevantnosti. Postavlja se pitanje da li je Narodna skupština mogla i ranije da donese kodeks ponašanja narodnih poslanika. Verovatno da smo mogli da donesemo, ali konsenzus je prošle godine donet i ovaj kodeks je donet prošle godine krajem decembra meseca. Moramo naglasiti da nisu sve članice EU u svojim parlamentima donele etičke kodekse i da se zaista materija ponašanja narodnih poslanika, predstavnika građana reguliše na vrlo raznolike i različite načine i da ne postoji opšti način rešavanja ovog pitanja ni na međunarodnom, ni na evropskom planu. Poslanici SVM misle da kodeks ponašanja narodnih poslanika predstavlja izuzetno važan korak ka vraćanju dostojanstva Narodne skupštine Republike Srbije, približavanju vlasti građanima i to bi trebalo da bude osnovni cilj svih nas, jačanje dostojanstva i integriteta narodnih poslanika. Naime, etika, vaspitanje i ponašanje je sve na kraju krajeva individualna stvar. To je ono što donosimo iz kuće, iz sredine u kojoj smo vaspitani, jednostavno su deo našeg opšteg ponašanja koje smo doneli iz naših porodica, učili od naših roditelja. Sam kodeks ponašanja je usaglašen sa Poslovnikom, što je najvažnije i vrlo bitno. On će unaprediti rad parlamenta, ali on sadrži određene novine u odnosu na Poslovnik, pre svega kada govorimo o sankcionisanju nedoličnog i neprimernog ponašanja. Treba znati da mi nismo samo narodni poslanici samo u ovom plenumu, samo u ovoj zgradi, mi smo narodni poslanici i van ove zgrade, van parlamenta, na ulicama, na pijacama, na putovanjima u našoj zemlji ili van nje i gledajući na to, mi smo i narodni poslanici na tribinama, na nekoj utakmici, ako navijamo za naš tim ili za našu reprezentaciju. Svugde se moramo dosledno ponašati, jer funkcija narodnog poslanika to zahteva. Pred nama su promene kod kodeksa ponašanja, koji se odnosi na formiranje komisije za etiku koja ima zadatak da donosi vodič za primenu kodeksa, da vrši poverljivo savetovanje narodnih poslanika u vezi primene kodeksa, organizuje i sprovodi obuke narodnih poslanika o primeni kodeksa i da daje mišljenje u vezi povrede kodeksa. Narodna skupština bira članove komisije za etiku i to pet članova na pet godina. Od tih pet članova, tri člana su predstavnici fakultetskog nastavnog osoblja, koji su bili ili su sada angažovani na osnovnim ili master studijama iz oblasti etike, morala i moralnog razvoja. Dva predstavnika su iz službi Narodne skupštine. Predstavnike fakultetskog nastavnog osoblja mogu predlagati sledeće institucije: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i u Prištini koji ima privremeno sedište u Kosovskoj Mitrovici i iz državnog fakulteta u Novom Pazaru, departman za filozofiju. Izbor kandidata vrši telo sastavljeno od tri člana odbora Narodne skupštine. Na mestima članova komisije koji se biraju iz službe Narodne skupštine, odabir ima preko internog poziva, kriterijum za člana je visoko obrazovanje, iz društveno humanističkih nauka i da ima najmanje zvanje samostalnog saradnika. Izbor kandidata vrši tele sastavljeno od tri člana, iz reda državnih službenika na položaju u službi. NJih određuje generalni sekretar Skupštine. Na osnovu predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatsko-imunitetska pitanja, Narodna skupština donosi odluku o obrazovanju Komisije za etiku. Komisija bira svog predsednika iz redova predstavnika fakultetskog nastavnog osoblja. Propisani su ovom odlukom razlozi za prestanak mandata članova ove komisije, kao i razlozi i postupak razrešenja članova ove komisije. Ako dolazi do povrede i kršenja Kodeksa, odbor ima obavezu da prijavu o kršenju i povrede odmah dostavi komisiji, da zatraži mišljenje komisije o povredi Kodeksa, pre donošenja bilo kakve odluke. Uvedene su i novčane kazne za povrede Kodeksa, ako je opomena u pitanju onda je novčana kazna u visini od 10% od osnovne plate narodnog poslanika. Ako je izrečena javna opomena onda je ta novčana kazna u visini od 50% od osnovne plate narodnog poslanika. Ove novčane kazne se izvršavaju, u skladu sa odredbama Poslovnika Narodne skupštine.

Zahvaljujem, gospodinu Peku. Sledeći je narodni poslanik Hadži Milorad Stošić. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, na dnevnom redu, današnje sednice, nalazi se Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, kao i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika. Na samom početku istakao bih da će poslanička grupa PUPS – „Tri-P“, u danu za glasanje podržati ovaj zakon i odluku, kao i ostale predloge sa ovog zasedanja i glasati za. Dva akata o kojima danas raspravljamo su u čvrstoj međusobnoj vezi i pokazuju jednu, rekao bih, zaista iskrenu nameru ove Vlade i nas, u Narodnoj skupštini, da se svi zajedno izborimo sa takvom pošasti, kao što je korupcija. Stalno popravljanje, preciziranje i usavršavanje zakona i nižih pravnih akata, u ovoj oblasti, ne treba posmatrati, kao nekakav nedostatak postojećih rešenja, već upravo suprotno, kao stalnu nameru da se prati stvarnost i blagovremeno reaguje na nove negativne praktične pojave u obliku korupcije. U tom smislu, predložene izmene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije, u više članova postojećeg teksta, unose preciznije definisanje određenih pojmova i procedura. Na početku, dobro je što se ovim zakonom postavljaju dodatni uslovi koji se zahtevaju za izbor direktora Agencije, u vidu posedovanja posebnih znanja, iz oblasti sprečavanja korupcije, što treba da doprinese u perspektivi još kvalitetnijem izboru, potencijalnog kadra i na ovaj položaj, ali i na radna mesta unutar same Agencije i njenog opšteg rada a da se sa druge strane svede na minimum mogućnosti da na takvo mesto eventualno može da dođe neki potencijalno neadekvatan direktor ili kandidat za direktora. Sa druge strane, izmenama i dopunama u članovima 17. i 18. važećeg teksta, otklanjaju se određene postojeće nedoumice oko trajanja dužine mandata i preciziranja zamenjivanja direktora, kako ne bi došlo u situaciju da starom direktoru istekne mandat, a da se na izbor novog čeka duži vremenski period i na taj način se parališe rad same Agencije. Takve slučajeve, ne u Agenciji, ali svuda smo imali, tako da se ovom zakonskom regulativom to sprečava. Najveću izmenu pretrpeo je član 53, gde su postavljena još strožija ograničenja u vezi davanja obaveštenja o javnim nabavkama, koja obavljaju pravna lica, u kojima funkcioner ima učešće, a tiču se drugih javnih subjekata. Umesto dosadašnjeg rešenja, po kome su se ova obaveštenja davala samo u slučajevima kada su se ovi ugovori zaključivali sa onim pravnim licima kojima Republika Srbija, pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili gradska opština imali preko 20% svog kapitala. Sada je taj prag brisan i ubuduće će se zahtevati da se prijavljuju apsolutno svi ovakvi slučajevi u kojima može doći do potencijalnog sukoba interesa. Još je važnije to što će ovim zakonom Agencija biti ovlašćena da napravi javno dostupnu evidenciju i ovih funkcionera i takvih pravnih lica i svih poslova koje bi oni obavljali. Mislim da i sami shvatamo važnost ovih rešenja kako bi ovi potencijalni slučajevi koji su do sada ostajali ispod radara, takođe bili podvedeni pod postojeći zakon, odnosno zakonska rešenja. Javno objavljivanje ovih podataka će podstaći širu javnost i medije da se oni uključe u praćenje svih postupaka u znatno većem broju nego do sada pa će i to biti dodatni mehanizam za kontrolu. U delu koji se odnosi na prijavljivanje imovine novinu predstavlja dopuna po kojoj je pojašnjeno da se pod pojmom drugih bitnih podataka koji se prijavljuju podrazumevaju pre svega gotov novac, digitalna imovina u vidu digitalnih valuta kao i sva druga pokretna imovina ili vrednost koja prelazi pet hiljada evra. Podsećam vas da smo mi pre izvesnog vremena u ovoj Skupštini usvojili zakonska rešenja koja precizno regulišu sticanje i trgovinu digitalnim valutama, a imajući u vidu da se radi o delatnosti koja dobija sve širi zamah dobro je da je i u ovu oblast uvedena u pregled imovine javnih funkcionera. Naposletku, završnim odredbama zakona predviđeno je pooštravanje donjeg praga iznosa novčanih kazni za prekršaj iz ovog zakona, što svakako treba pozdraviti samo što bih ovde stavio jednu malu napomenu. Naime, svako od nas zna da je bilo slučaja kolega koji nisu podnosili izveštaje o imovini i prihodima u zakonski propisanom roku, i neću kriti da se to ranije jednom ili dva puta desilo i u našoj poslaničkoj grupi, ali ja želim ovde da javnosti kažem da su tu u ogromnom broju slučajeva radilo i radi samo o pukom previdu i zaboravu, odnosno nehatnom prekoračenju zakonom propisanih rokova. Naravno, to ne može biti adekvatno opravdanje za ovakve slučajeve, a naročito se mora primetiti neki vid sankcije, da se mora primeniti neki vid sankcije, samo mislim da se mora voditi računa u ovakvim postupcima i da se odmah izriču najviše novčane kazne kako se to nekome desilo prvi put i samo jednom, a da takve funkcionere Agencija svakako treba vrlo detaljno da proveri kako bi se otklonio svaki vid sumnje. Poštovani narodni poslanici, na kraju se može zaključiti da se ovde radi o kvalitetnim poboljšanjima postojećih rešenja vezanih za borbu protiv korupcije, samim tim naša poslanička grupa PUPS - „Tri - P“ će u danu za glasanje dati svoju punu podršku za njihovo usvajanje. Na kraju bih samo želeo dodam da bi sama Agencija mogla da uputi nama i Vladi pored redovnih godišnjih izveštaja jedno svoje viđenje da li bi možda trebalo izvršiti i još neke izmene teksta zakona, pa da se o njima otvori javna rasprava i da ih razmotrimo, jer sam siguran da nema nikoga ko bi se protivio daljem usavršavanju i preciziranju ovih pravnih odredbi. Drugi akt koji se nalazi na današnjoj raspravi su izmene i dopune Kodeksa ponašanja narodnih poslanika. One se pre svega odnose na detaljna pojašnjenja vezana za Komisiju za etiku, jer je postojećim tekstom ovog propisa bilo predviđeno da će se o njenom radu usvojiti poseban akt. Stoga se to pitanje reguliše ovim izmenama i dopunama tako što se dodavanjem desetak novih članova precizira sastav te Komisije i način njenog izbora. Predviđa se da ova Komisija broji pet članova i to tri iz redova fakultetsko-nastavnog osoblja sa državnih fakulteta koje je angažovano u oblasti etike i morala i dva zaposlena u službi Narodne skupštine i da će ih birati Narodna skupština na predlog Administrativnog odbora. Način selekcije kandidata iz reda fakultetsko-nastavnog osoblja, kakav je predviđen u članu 23v. vrlo dobar i predstavlja jedan model kome bi generalno trebalo težiti i u drugim slučajevima izbora na funkcije pa i zapošljavanja tamo gde je to moguće, jer konačno mora da se ustanove kriterijumi za sve pozicije. Naime, tu je predviđeno da će jedini kriterijum za predlaganje i rangiranje kandidata biti, broj bodova vezan za objavljene naučne radove iz ovih naučnih oblasti. Dakle, neće biti nikakvih mogućnosti za nečiji subjektivizam i diskreciono pravo ili diskrecione ocene, već će troje prvoplasiranih sa te list biti predloženi i za članove Komisije, što stvara osnovnu pretpostavku u objektivnosti u njihovom budućem radu. Druge izmene odnose se na uređenje uvođenje mogućnosti i za novčano kažnjavanje poslanika koji bi se eventualno ogrešili o odredbe Kodeksa i to je takođe pozitivna novina, jer predviđa javno objavljivanje mera opomene, što realno znači da imaju uticaja na prekršioce. Poštovani narodni poslanici, pošto smatramo da se radi o dobrim zakonskim predlozima poslanička grupa PUPS „Tri P“ će u danu za glasanje dati svoju podršku za usvajanja ovog zakona i ove odluke. Takođe, poslanička grupa PUPS „Tri P“ će u danu za glasanje podržati i ostale predloge i zakonska rešenja, razmatrana na ovoj sednici i glasati za. Poštovani prijatelji, uvaženi građani Srbije zahvaljujem se na pažnji. Zahvaljujem. Sledeća je koleginica Snežana Paunović. Uvažene kolege, poštovani građani Srbije, teme koje su danas na dnevnom redu važne su za Narodnu skupštinu Srbije, ali prosto nisu nove, nedavno smo o njima razgovarali, simpatično je što danas razgovaramo o obe teme po preporuci GREKA i ljudi iz Evropske komisije. Prosto ja ne bih bila ja, ako se ne osvrnem na ove izmene i sa jedne i sa druge strane iz jednog drugog ugla. Ne sporim da treba doraditi etički Kodeks, šta više čini mi se da kada smo pripremali jedan ovakav dokument i jesam imala možda ideju da postoje novčane kazne, od koje sam odustala zato što njih predviđa Poslovnik. Nisam naročito srećna što se sada ta moja ideja preklopila sa mišljenjem GREKA i Evropske komisije, ali ono što je za mene posebno inspirativno kada smo govorili o Kodeksu, ja sam i tada rekla da ono što je vaspitanje ili nevaspitanje, svako od nas nosi iz kuće. Teško da ćemo uspeti da bilo kojim Kodeksom promenimo manire ljudi, promenimo neke situacije koje smo imali prilike da gledamo u ovoj Skupštini. Ne bih se ja vraćala na to da im ne bih davala na važnosti, ali ono što je meni fascinantno u današnjem danu, žao mi je što je ministarka Popović izašla, pretpostavljam da će se vratiti, jer je bila na važnom sastanku, pre nego što je došla na zasedanje Skupštine, jeste da i paradoks je da baš danas razgovaramo o preporukama od strane GREKA i Evropske komisije na temu našeg ponašanja, na temu Kodeksa o našem ponašanju, na temu korupcije kod nas, a da nemamo ili bar ja nemam informaciju, kako se to ponašaju ljudi kod njih posle jučerašnjeg dana u kom odlučite da ničim izazvani, prekršite sve sporazume, izvedete neke silne specijalce na granične prelaze, odnosno administrativne prelaze, zastrašite na taj način sve nealbansko što živi na severu Kosova i Metohije, pod izgovorom da kada skinete legalne tablice Republike Srbije treba još i da plate neku taksu za neke privremene, tobože tih privremenih institucija. Reakcija koju smo čuli od ovih divnih ljudi iz Evrope, jeste da moraju da i Priština i Beograd, neću uspeti da iscitiram, to nije ni važno, uglavnom povučena je paralela koja nema, jer Beograd nije uradio ništa, što bi isprovociralo ovakvu reakciju tih privremenih institucija. Pokušavala sam da od juče shvatim šta se zapravo dogodilo i šta je zapravo težnja, osim one iskonske koju imaju oduvek, a to je da prosto plasiraju te nealbance da ih nateraju da kao i svi mi koji 1999. godine, pod njihovim oružjem morali da pobegnemo i proteraju još to što je ostalo, pa sam došla na ideju da može i da bude da im je taj budžet te kvazi države, kako god im se zvala ta organizacija, koju tamo imaju , poprilično prazan, kada su počeli da otimaju na jedan način koji je onako gusarski pa da rizikujem, da možda i one gusare, koje pamtimo, uvredim, jer ovo se malo kosi i sa tim. Sve je ovo prihvatljivo. Srbija je nedvosmisleno odlučila da će iskoračiti i da će uraditi više i da će uraditi sve ono što se očekuje od nje u cilju da prosto skinemo sa sebe taj teret, konstantnih pritisaka, konstantnog nipodaštavanja, konstantnog prozivanja, ali svaki put kada mi budemo sve rešeniji, i da zaista pružimo ruku svima koji su spremni za razgovor, uvek nas nekako bezobrazno opomenu da ne zaslužuju niti to poverenje, niti tu korektnost, pa i ovo ćutanje na sve što se dešava, na prelazima Brnjak i Jerinje, je opet bezobrazluk, mimo svih granica i to baš u momentu kada od Srbije očekuju da unapredi svoj kodeks ponašanja za narodne poslanike. Sigurna sam da narodni poslanici Republike Srbije, imaju mnogo veći nivo civilizacije u sebi nego što ga imaju oni koji bi da nas podučavaju kako to treba da izgleda. Ovo govorim u svoje lično ime, da me ne bi knjižili bilo kome, osim meni samoj, vrlo ljuta, zbog momenta da ne prepoznate, da ne moramo stalno da budemo neko koga ćete da prozivate, da nismo ni blizu ni onoga što Aljbin Kurti, izmisli svaki put kad se probudi lepo ili loše raspoložen, da nemamo nikakvu strategiju kao država da u tom smislu, šikaniramo bilo koga, a da nas uvek stavljate u isti koš samo zato što nemate izgovor i nemate opravdanje, i nemate definiciju, za ovu količinu bezobrazluka koju pokazuju neki zvaničnici Prištine ili kako god ih vi zvali, nek su vam miljenici, neka su vam deca, šta god. Nije bez osnova, bilo ni doneti kodeks ponašanja za narodne poslanike i o tome sam govorila i kada smo ga donosili i ne samo ja, nego i svi mi zajedno, potpuno svesni čega smo sve bili svedoci, potpuno svesni svoje odgovornosti, i pred ljudima koji su glasali za nas i pred ljudima koji nisu glasali za nas, ali zaslužuju da iz ove sale čuju samo ono što je politička debata, a ne bilo kakve jeftine poteze koji su na nivou nekog rijaliti programa, i ne mislim, opet kažem, nužno za svakog čoveka, da mora da postoji kodeks, već postoji nešto što sam sa sobom dogovoriš da li hoćeš ili nećeš. Ali kada bih mogla da onako možda bezobrazno ili naivno odreagujem na sve što se dešava, od juče, onda bi verovatno rekla, e sada me ove preporuke ni na jednu ni na drugu temu, ne zanimaju. Jednostavno bi moralo da se promeni sve to što se prema nama usmerava na dnevnom nivou, jednostavno bi morali da shvate da u državi Srbiji, rade i žive neki ljudi koji zaista dobru volju za saradnju. Jednostavno bi morali da prepoznaju da nismo svi isti i da nikada nećemo biti, da se mi za opstanak našeg sistema, pa ako hoćete i ekonomsku ne borimo na način što bilo šta otimamo od bilo koga i izmišljajući koje kakve takse i na koje kakve teme, ali ako bih sebe upoređivala sa njima onda bih bila ljuta i na sebe, jer ja Srbiju smatram državom, a ovu tvorevinu, nažalost, nečim što mi zaista, najpre liči na neke gusare, razbojnike šumske, mada su i šumski razbojnici imali neke svoje kodekse i neke svoje principe, pa su kažu, otimali od bogatih da bi dali sirotima. Ovde se otima sve od ljudi koji su nealbanske pripadnosti u južnoj srpskoj pokrajini na sve moguće načine, otima im se pravo da budu ljudi na toj teritoriji. Paralelno sa svim tim oni koji nas upozoravaju da treba da unapredimo sistem borbe protiv korupcije, da unapredimo etički Kodeks o ponašanju narodnih poslanika oni na sve to odgovaraju na način da Beograd i Priština treba da smire strasti, spuste loptu, kako god se to zvalo u trenutku u kome Beograd ima samo jedan problem, a to je šta ako ovaj bezobrazluk skoči na veći nivo. To je onda opasnost po živote naših ljudi o kojima moramo i hoćemo da brinemo. Dakle, uvažene kolege, poštovana gospodo iz GREKO-a, iz Evropske komisije i svih evropskih zemalja, ja cenim vašu brigu i potrebu da nam pomognete, ali nam pomozite na način što ćete i da nas vidite i da nas čujete, i nemojte nam više gušiti glas, i nemojte nas više pretvarati u nešto što stoji naspram koje kakve kvazi tvorevine, i nemojte više vući paralelu između onoga što je vlast u Srbiji, što je predsednik Srbije, što je predsednik Skupštine Republike Srbije, što je premijerka Srbije i onoga što ste napravili na način što ste možda baš zahvaljujući korupciji ili kako se to tamo zove legalnom lobiranju doveli na vlast u takozvanom Kosovu, u našoj južnoj pokrajini, u Prištini i sada još na bazi toga ko je tamo praviti paralelu između nas koji smo dobili legitimno poverenje narodu u Srbiji, i to ne u malom procentu. Nisam ja otišla daleko od teme. Govorile su moje kolege o tome šta zapravo tretiraju ove promene i Zakon o borbi protiv korupcije i etičkog Kodeksa. Nemam ja tu šta da dodam, osim što sam zaista imala potrebu da naglasim da je paradoksalno da u današnjem danu mi razgovaramo o preporukama, a da ne kažemo da zaista očekujemo da bar budete ljudi onoliko koliko smo mi prema vama. Hvala vam. Izvolite. Uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani i građanke Srbije, uvažena ministarka, izmene i dopune oba predloga zakona i o etičkom Kodeksu narodnih poslanika i izmene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije pokazuju i dokaz su da Srbija uvažava preporuke evropskih institucija, u ovom slučaju preporuke Saveta Evrope i GREKO-a, kao njenog tela koje čine države za borbu protiv korupcije. Kada je reč o Kodeksu ponašanja za narodne poslanike kojeg smo usvojili 20. decembra prošle godine, izmene i dopune se odnose na jasne kriterijume za izbor članova etičke komisije, za njihov rad i funkcionisanje, kao i za njihovo razrešavanje. Preporuke GREKO-a se odnose i na veću transparentnost Kodeksa ponašanja za narodne poslanike, za njegovu efikasniju primenu u praksi, kao i za njegove smernice za izbegavanje i rešavanje sukoba interesa. Drugi predlog zakona se odnosi na izmene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije, koji je predložila sama Agencija za sprečavanje korupcije zbog toga što je uočila da neke članove zakona treba precizirati i pojasniti, i naravno i ovde je reč o ispunjavanju GREKO preporuka. Javna rasprava o izmenama i dopunama Predloga zakona o sprečavanju korupcije je završena i Predlogom zakona jača kontrolu Agenciju za sprečavanje korupcije kada su u pitanju osobe koje obavljaju javnu funkciju i njihovi srodnici. Srbija pokazuje odlučnu borbu u borbi protiv korupcije, to pokazujemo i ustavnim reformama. Cilj tih ustavnih reformi je jačanje nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa, ali i jačanje kapaciteta policije, tužilaštva, sudstva i Agencije za sprečavanje korupcije. Srbija pokazuje odlučnu borbu protiv korupcije i najnovijim hapšenjem Belivukove grupe koja je optužena i procesuira se za najteže otmice i na najmonstruoznija ubistva što je javnost u Srbiji i mogla da vidi- Takođe, Srbija je modernizovala Krivični zakonik važećim međunarodnim standardima, Srbija je pokazala i ostvarila blisku međusobnu saradnju nadležnih državnih organa, imenovani su i oficiri za vezu svih organa za efikasniju saradnju sa Tužilaštvom, tu je i Zakon o poreklu imovine. Pored zakona o kojima danas raspravljamo, smatram nedopustivim provokacije sa tablicama od strane Prištine i nelegalnih paravojnih formacija ROSU na Kosovu i Metohiji, uverena u naše rukovodstvo, u predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ćemo se izboriti i sa ovom situacijom kojom nam je nametnuta. Takođe, zgrožena sam kao i velika većina građana Srbije onim što je rekao bivši ombudsman i predsednički kandidat Saša Janković da je trpeo pritiske od strane ambasadora da se približi predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću kako bi ga rušili iznutra. Cilj pojedinih stranaca bio je da se izazove … na zdravstveno stanje predsednika Srbije i na njegovu porodicu kako bi se na taj način srušila vlast u Srbiji. Janković je, nažalost, potvrdio ono o čemu je velika većina nas govorila mesecima, a oponenti su nas kritikovali da podižemo tenziju, da spinujemo i da na neki način preterujemo. Po ko zna koji put smo bili u pravu svi mi, kao i predsednik Srbije koji je sve to znao da je bio meta sa svojom porodicom jer je prisluškivan i praćen. Sada kada je sve jasno i kada je istina ogoljena, kada su i evropski parlamentarci napustili sastanak o poboljšanju izbornih uslova u Srbiji zbog nerealnih zahteva Đilasa i njegove malobrojne klike ostaje nam da se u ovom visokom Domu borimo i da donosimo zakone u interesu građana Srbije, da pružimo punu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Vladi, da Srbija bude što više ekonomski jaka i privredno napreduje kako bi se glas građana Srbije i njenih predstavnika čuo, pre svega zbog izazova i pritisaka koji nam predstoje. Zahvaljujem. Izvolite. Uvažena ministarka, koleginice i kolege narodni poslanici, sigurno najveći problem današnjice jeste korupcija. Jedna od najpreciznijih definicija korupcije dao je eminentni ekonomista Vito Tanci. Prema njemu korupcija postoji ukoliko dođe do namernog narušavanja principa nepristrasnosti pri donošenju odluka, a u cilju prisvajanja neke pogodnosti. Može se slobodno reći da je korupcija stara koliko i država i da se razvojem države razvijala i korupcija poprimajući nove oblike. Sigurno je korupcija jedna od najvećih neprijatelja razvoja društva jer proizvodi i dalekosežne posledice. U cilju zaštite javnog interesa, jačanja integriteta i odgovornosti javne vlasti i javnih funkcionera Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i Akcionim planom za sprovođenje strategije, Narodna skupština je maja 2019. godine donela novi Zakon o sprečavanju korupcije. Godinu dana od početka njegove primene, počeo je da se primenjuje 1. septembra 2020. godine, Agencija za sprečavanje korupcije i Grupa država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije GREKO ukazale su na potrebu da se zakon još više unapredi kroz poboljšanje i preciziranje pojedinih odredbi. Konkretno, novim Predlogom zakonom o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije bolje će se definisati sam pojam. Naime, korupcija se sada definiše kao odnos koji nastaje korišćenjem društvenog položaja ili uticaja radi sticanja nedozvoljene koristi za sebe ili za druge. Uvodi se obaveza da javni funkcioneri dostavljaju podatke o gotovom novcu, dragocenosti, digitalnoj imovini, pokretnim stvarima vrednosti veće od 5.000 evra. U postupcima javnih nabavki gde u privatnom licu funkcioner ima akcije ili vlasnički udeo mora da obavesti Agenciju za sprečavanje korupcije o ovim poslovima. Do sada je to bilo određeno limitom do 20%, što znači da ispod tog procenta nije postojala obaveza. Novim predloženim zakonskim rešenjem utvrđuje se da kada javna funkcija zahteva rad sa punim radnim vremenom, onda ne postoji mogućnost obavljanja drugog posla bez saglasnosti Agencije za sprečavanje korupcije. Značajno je predloženo proširenje odredbe po kojoj se ne prijavljivanje imovine ili davanje lažnih podataka o imovini smatra krivičnim delom koje se proširuje sada i za neprijavljivanje prihoda. Kao što se može videti iz navedenih značajnih izmena, vršioci javnih funkcija moraju se pokazati kao najodgovorniji. Korupciju je, moram reći, gotovo nemoguće potpuno iskoreniti, jer u našem mentalitetu postoji još uvek sistem „ja tebi ti meni“, za koje je prof. dr Vladeta Jeretić govorio da je odraz plemenske svesti iznad kojeg se treba izdignuti, a pre svega kroz duhovnost. Zakon je taj koji mora urediti ovu oblast i pokazati da će najodgovorniji po funkciji i najviše odgovarati. Borba protiv korupcije nije sama po sebi svrha, već predstavlja težnju da se stvori društvo jednakih šansi, društvo koje počiva na načelima socijalne pravde i sigurnosti. Socijaldemokratska partija Srbije, koja baštini takva načela, podržava u potpunosti svaki vid borbe protiv korupcije. Poverenje građana u institucije mora da bude još jače i snažnije, a jedan od načina da se poverenje gradi na čvrstim osnovama jesu primeri dobre prakse. Socijaldemokratska partija Srbije će se uvek zalagati za transparentnost, odgovornost, profesionalizam i zbog toga je važno da osuđeni funkcioneri za korupciju nakon odslužene kazne ne budu više u mogućnosti da obavljaju javne funkcije i raspolažu novcem iz budžeta.

Izvolite. Predsedavajući, poštovana ministarko, uvažene kolege narodni poslanici, već nekoliko puta u ovom mandatu pričamo o korupciji i nikada ova tema ne može biti suvišna. Čak je potrebno stalno da napominjemo i ukazujemo na ovaj veliki problem. Korupcija je pojava koja podriva vladavinu prava, ugrožava ljudska prava i negativno utiče na razvoj svake zemlje. Zato borba protiv korupcije predstavlja najvažniji zadatak za razvoj demokratskog društva. Usvajanjem izmena Zakona o sprečavanju korupcije poboljšavamo normativni okvir koji treba da bude usklađen međunarodnim standardima u toj oblasti, pre svega sa preporukama Grupe država pri Savetu Evrope za borbu protiv korupcije. Cilj je da se dodatno ojačaju nacionalni mehanizmi za prevenciju i borbu protiv korupcije u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i Akcionim planom za Poglavlje 23. Poslednjih godina doneli smo nekoliko sistemskih zakona koji svojim rešenjima i institutima predstavljaju dobar alat u rukama sudija i tužilaca u borbi protiv korupcije.

I dalje nemamo značajne primene visoke korupcije i dalje se sve svodi na slučaj podmićivanja i neke predmete iz privrednog kriminala. Nijedna izmena zakona neće dati rezultate ako javni tužioci ne pokažu veću spremnost i odlučnost da ispitaju javno iznete argumentovane stavove ili sumnje na korupciju, a pogotovo ako se odnosi na državne funkcionere. Ako prijavimo korupciju, ta šteta i nepravda će možda biti otklonjena. Ako je ne prijavimo, šteta će sigurno nastati, neće biti sprečena. Najopasniji vid korupcije jesu situacije kada se privatni interesi, koji su ujedno i suprotni javnom, pretvore u odluke, propise i neke akte, a tu najviše uticaja mogu da imaju javni i politički funkcioneri. Ove izmene zakona uglavnom se odnose na javne funkcionere, neprijavljivanje imovine i obaveze prijavljivanja gotovog novca, digitalne imovine itd. Sve je to u redu, tako i treba da bude. Baš smo ovih dana videli informaciju od Agencije za sprečavanje korupcije, gde su oni pregledali 190 izveštaja o imovini funkcionera i otkrili su da u 52 slučaja funkcioneri su poslali netačne i nepotpune podatke i to je sve u redu i to će se lako ispraviti. Svi znamo da se velika korupcija, odnosno korupcija na visokom nivou dešava tamo gde su veliki poslovi, veliki novci, velike kombinacije i smatram da tu ima jako puno posla, a i prostora da institucije efikasnije i odlučnije reaguju. Veliki novac i poslovi se dešavaju na lokalnom nivou. Zato su lokalne samouprave imale zadatak da donesu lokalne antikorupcijske planove kako bi bili preventivni mehanizmi zajedno sa svim ostalim u borbi protiv korupcije. Iako je to trebalo da se završi još 2017. godine, od 145 gradova i opština, to je uspešno učinilo samo njih 87, uglavnom se pravdajući nedostatkom kadrova, a često im je razlog bio i što uopšte to nije bio prioritet. Postoji situacije gde ljudi svesno ili ne ulaze u odnos tzv. korupcije iz navike ili konvencionalne korupcije. To su razne vrste davanja mita, podmićivanja, zapošljavanja, problema u školstvu i zdravstvu i gde im takođe niko ništa nije tražio, niti je nagovarao na tako nešto. Verovatno je ovo naš fenomen bespotrebnog podmićivanja posledica kulturološkog obrasca jednog društva kao što smo mi. Sa njom nekako možemo da se nosimo bez nekih naročito veliki društvenih posledica. Možda je u ovim izmenama zakona propuštena prilika da se preciznije uredi uporedo vršenje javne i političke funkcije. Ovaj oblik korupcije je verovatno najzastupljeniji kada je u pitanju obavljanje redovnih aktivnosti i političkih funkcionera. Sistemska borba protiv korupcije podrazumeva da ne mogu to biti samo neke ili nekoliko institucija koje se bave ovom temom. Ovim problemima treba da se bave sve institucije naše države. Kada imamo partnerski odnos svih nadležnih državnih institucija potrebna nam je samo politička volja koja je najpotrebnija i najbitnija da bi ova borba bila uspešna i na visokom nivou. Poslanička grupa Jedinstvene Srbije je jako zainteresovana da ovi zakoni budu što efikasniji i stoga ćemo u danu za glasanje podržati ove pomenute predloge. Zahvaljujem. Sledeća je koleginica Dijana Radović. Izvolite. Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko Popović, koleginice i kolege narodni poslanici, etičke dileme, kao i polemike oko kršenja etičkih principa jesu zapravo nešto sa čime se svi ljudi susreću u svom poslovnom okruženju. Odstupanje od etičkih normi, nažalost, danas je sve izraženije, a moralne dileme sve su češće. Upravo danas ovim izmenama i dopunama koje su na dnevnom redu mi unapređujemo normativni okvir koji se odnosi na Kodeks ponašanja narodnih poslanika, ali takođe i na etičke principe prilikom vršenja javnih funkcija, odnosno prilikom vršenja funkcija javnih funkcionera. Ono što bih posebno naglasila je da se ovi principi tiču sprečavanja sukoba interesa, zatim zabrane i ograničenja određenih aktivnosti, kao i svih drugih aktivnosti koje se odnose na obaveze prilikom izveštavanja o imovini, prihodima ili nekim drugim interesima koje javni funkcioneri mogu imati. Jedna od bitnih odrednica demokratski orijentisanih parlamenata jeste i postojanje mogućnosti da se vodi parlamentarna diskusija ili parlamentarni dijalog, gde svaki građanin naše države može računati da će naći nekog ko govori u njegovo ime. Zbog toga postupci narodnih poslanika i parlamentarni vokabular mora da bude čuvar dostojanstva ne samo nas narodnih poslanika koji govori i ne samo institucije parlamenta u kojoj govorimo, već moraju biti čuvari dostojanstva svih građana Republike Srbije koje u ovom visokom domu predstavljamo. Na taj način čuvamo dostojanstvo Narodne skupštine Republike Srbije i ne dozvoljavamo ono što je veoma važno, a to je da se položaj i uloga parlamenta na bilo koji način ili omalovaži ili potceni. U prethodnih godinu dana bili smo deo efikasnog, racionalnog i produktivnog parlamentarnog rada, gde je predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, koji je i po funkciji personifikacija parlamenta, na jedan poseban način, svojim znanjem i iskustvom, dao lični pečat vođenju najvišeg zakonodavnog i predstavničkog tela. Kao što se i pokazalo, može da bude i čuvar parlamentarnih sloboda, autoritet, ali i čuvar digniteta Narodne skupštine. Na taj način svi zajedno u prethodnih godinu dana uspeli smo da očuvamo dostojanstvo Skupštine, ali i ono što je, po mom mišljenju, veoma važno, a to je da povećamo ugled narodnog parlamenta ne samo unutar naše zemlje, već i u interparlamentarnim aktivnostima u kojima smo učestvovali. Usvajanjem Kodeksa ponašanja narodnih poslanika krajem prethodne godine, složili smo se ovde svi zajedno, da je neophodno radi očuvanja dostojanstva i političkog renomea narodnog parlamenta, neophodno da donesemo jedan akt koji će biti čuvar pristojnog ponašanja i rečnika, a samim tim da se ne može bez sankcije bilo šta izreći ili postupiti, a što će biti ispod granice, političkim žargonom rečeno, parlamentarnog fer pleja. Kodeks ponašanja jeste garant pristojnog ponašanja, jeste garant pristojnog parlamentarnog vokabulara, ali takođe uspostavljamo jedan viši nivo političke kulture i na taj način utičemo na to da građani ne samo povrate poverenje u parlament, već i da povećaju poverenje koje imaju prema jednoj tako velikoj i važnoj instituciji od nacionalne važnosti. Samim tim, takve postupke kao što su zloupotrebljavanje prava da se govori, ne samo kada su u pitanju neke nepristojne reči ili neki nepristojni postupci, već, naravno da je poželjno da se u Narodnoj skupštini debatuje i iznose argumentovani stavovi, bez obzira na partijske razlike i razlike koje možemo imati po pitanju ideologije, ali ono što ne sme da se dešava jeste da se to pravo i da se ta mogućnost na bilo koji način zloupotrebljava. Kodeks ponašanja takve postupke sprečava i sankcioniše i na taj način postaje zaštitno sredstvo i delotvoran lek za sve one postupke koje možemo zvati i parlamentarna nekultura ili drugačije rečeno, na taj način može se prekoračiti standard neke dozvoljene prihvatljive komunikacije. Kada je reč o drugoj tački dnevnog reda, odnosno o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, korupciju najjednostavnije ili narodski rečeno možemo zvati i "praksu podmićivanja" koja iako je karakteristična za savremena društva i smatra se problemom savremenog društva, zapravo postoji od pamtiveka, sa kojom se ne samo Srbija susreće, već i sve zemlje u svetu u većoj ili manjoj meri. Najjednostavnije je možemo definisati kao korišćenje javnog položaja odnosno kada državni službenik ili javni funkcioner, pored delokruga svog posla, ulazi u neke nedozvoljene radnje koje mu mogu obezbediti određenu ličnu korist. Poznato je da su se još i stari Atinjani suočavali sa ovom pojavom, ali ono što je posebno zanimljivo jeste da su čak i oni imali skup pravila koja su bila upravo usmerena ka tome da tu pojavu, negativnu društvenu pojavu, suzbije ili spreči. Iz toga možemo izvesti zaključak da je borba protiv korupcije stara onoliko koliko i sama korupcija. Upravo zbog toga sam mišljenja da je korupcija proces na kome stalno treba insistirati, koji ne sme stati i koji se ne može završiti. Jer, ukoliko čak i preventivno ne delujemo, ne možemo očekivati da se korupcija ne pojavi u bilo kom mestu, na bilo kom nivou, u većoj ili manjoj meri. Ta borba ne sme da bude deklarativna, ta borba ne sme da bude ni politička floskula, ona mora da bude iskrena i odlučna borba za ono što se zove javni interes, a posebno mi, narodni poslanici, u ustanovi koja je nacionalni parlament, od izuzetne važnosti, moramo da se borimo kroz više uloga koje imamo. Jedna od njih je zakonodavna uloga i moramo da insistiramo na tome da donosimo dobre, zdrave i kvalitetne zakone, koji će imati i antikoruptivne mere. Takođe, moramo da budemo oprezni i prilikom nekih odredaba koje mogu možda biti malo i preteške ili preoštre za određene javne funkcionere. Tu bih istakla primer koji se tiče odbornika u lokalnim parlamentima, jer su možda za njih prevelike obaveze po pitanju, recimo, ili preoštra je ta klasifikacija da ne mogu da budu članovi saveta mesnih zajednica. Ovo je problem posebno u ruralnim sredinama, u mestima koja imaju manji broj stanovnika i vrlo retko nailazimo na to da imamo mnogo ljudi koji zapravo i žele da se bave iskreno tim lokalnim problemima koji jesu od egzistencijalnog značaja za naše predstavnike, a bitan im je taj nivo lokalne vlasti, odnosno nivo vlasti koji je najbliži našim građanima. Važna je i kontrolna uloga koju Narodna skupština ima u sprečavanju korupcije. Tu mislim pre svega na sprečavanje pranja novca, nadzora nad radom Vlade, ali i nadzorom nad trošenjem javnih finansija. Ne treba mnogo obrazlagati koliko je borba protiv korupcije važna za našu privredu, koliko čuva naš novac, ali koliko je važna za naš put ka članstvu u EU. Mada, po mom mišljenju, možda i najvažnija od svih stavki jeste koliko je bitna za građane Republike Srbije, svakog od nas pojedinačno, jer na taj način štitimo blagostanje naših građana i utičemo da sačuvamo dobrobit svih građana Republike Srbije. Složili smo se ovde danas više puta da je korupcija jedan globalni fenomen, fenomen na koji nije imuna ni jedna država, ali složili smo se takođe da je obaveza svake države prema svojim građanima da se protiv takvog fenomena konstantno bori, na svim nivoima i samo na taj način gde ćemo donositi upravo dobra zakonska rešenja, dobru zakonsku regulativu i samo tako možemo pomoći da se korupcija ako ne iskoreni, onda svede na neku minimalnu meru. Na kraju, podsetiću samo na ono što je Šarl Monteskje rekao u 18. veku - Svaki čovek koji ima vlast, ima i sklonost da je zloupotrebi i nastaviće da je zloupotrebljava sve do onog trenutka dok ne naiđe na granice. Poslanička grupa SPS će podržati ove izmene i dopune koje su danas na dnevnom redu i uvažena ministarko Popović, imate našu podršku, podršku socijalista, za uspostavljanje granica svima onima koji žele ili imaju nameru da zloupotrebe bilo koju funkciju koju obavljaju. Takođe, to je naše iskreno opredeljenje. Želimo da iskoristimo jednu ovako veliku anomaliju kao što je korupcija i samim tim, doprinesemo da parlament kao jedna važna institucija bude ključni partner Vladi Republike Srbije u borbi protiv korupcije. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Sledeća je koleginica Ana Pešić. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, uvažena ministarka, dragi građani Republike Srbije, osnovni cilj novog Zakona o sprečavanju korupcije jeste zaštita javnog interesa, smanjenje rizika od nastanka korupcije, kao i jačanje odgovornosti organa javnih vlasti i javnih funkcionera. Nakon godinu dana stvorile su se mogućnosti da se ovaj zakon unapredi i pospeši i pojam korupcije će biti bolje definisan, a javni funkcioneri će imati obavezu da daju podatke i o gotovom novcu. Problem korupcije je globalan i nema zemlje koja se nije susrela sa njenim negativnim efektima, ali i obaveza svake zemlje prema svojim građanima jeste da se bori protiv nje. Od dolaska SNS na vlast borba protiv korupcije je jedan od prioriteta, ali i strateški plan Vlade Republike Srbije. Međutim, ne mogu da se ne osvrnem na period između 2000. i 2012. godine, koje su obeležile mnogobrojne pljačkaške privatizacije, zloupotrebe službenog položaja, pljačke u javnom sektoru, posrnula ekonomija, nezaposlenost i kriminal. Koruptivni političari DS su razrušili i uništili Srbiju uz otpuštanje velikog broja radnika i urušavanje institucija. Ova politička elita je svoj interes uvek stavljala iznad interesa građana Srbije, koji i danas osećaju posledice njihove pohlepne i nemoralne vlasti. Nažalost, mi i danas imamo priliku da gledamo kako isti ti koji su zloupotrebom svojih položaja stekli milione, stanove i brojne koristi, da se bez imalo srama i dalje obraćaju građanima, preko čijih leđa su stekli bogatstvo. Tako slušamo Miroslava Aleksića, Jeremićevog potrčka, koji je ovih dana jedan veliki poljoprivrednik, kako sebi daje za pravo da uopšte govori o korupciji. Čovek koji, dok je bio na mestu predsednika opštine Trstenik, je sam sebi nezakonito podigao platu i samim tim postao jedan od najplaćenijih predsednika opštine. Pored toga, ovaj, kako sebe danas naziva pošteniji, opozicionar je menjajući funkcije nameštao tendere za sebe i svoje prijatelje kako bi stekao milione. Uz to, dodajte brojne malverzacije, pronevere u mesnim zajednicama, nenamensko trošenje kredita i zloupotrebu javnih nabavki. Sa druge strane, u Beogradu nam je Dragan Đilas ostavio njegovo životno delo – dug od 1,2 milijarde evra. Građani očekuju da se ovakvi pojedinci, koji su otimali i poharali, konačno odgovaraju, jer ne zaboravljaju se prazne opštinske i gradske kase širom Srbije, ne zaboravlja se devastirana ekonomija i urušena infrastruktura, ne zaboravlja se ni jedan spakovan kofer, ni jedna ukradena mladost, ne zaboravlja se ni borba za državne funkcije zarad ličnog interesa. Zato svi mi ovde trebamo da se zapitamo zašto smo u politici i zašto radimo ovaj posao, da li je to zbog građana Republike Srbije ili zbog naših ličnih interesa. Predsednik Aleksandar Vučić, nam svakodnevno pokazuje da su prioritet građani, nove bolnice, nove fabrike, novi autoputevi, brojne investicije, da su nas izabrali da radimo u korist i za boljitak svih građana. Ne želimo da funkcioneri, kao nekada, koriste javne funkcije za sticanje ličnog bogaćenja i stvaranja monopola za svoj lični biznis, nego da rade u korist građana i odgovaraju pred njima. Ovim zakonom želimo da stavimo do znanja i funkcionerima, a i građanima – ukoliko postoji bilo kakva mogućnost za zloupotrebu položaja, ali i sukob interesa, da će biti kažnjeni, bez obzira ko je u kojoj stranci. To je ono najbitnije. U ovoj borbi neće biti ni zaštićenih, ni povlašćenih, kao što smo mnogo puta do sada i pokazali. U danu za glasanje ću podržati ovaj Predlog zakona. Zahvaljujem. Sledeći je narodni poslanik Dejan Kesar. Izvolite. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, cenjena ministarka, poštovani građani Srbije, pred nama su danas dva akta i jedan od akata jeste i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije i drugi akt jeste Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa o ponašanju narodnih poslanika. Oba akta koja se danas nalaze pred nama, narodnim poslanicima, imaju za cilj da predloženim rešenjima urede ponašanja u svojim oblastima delovanja. Kada govorimo o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, razlozi zbog kojih je Vlada, kao ovlašćeni predlagač, ovaj predlog zakona uputila u Dom Narodne skupštine su dvostruki. Sa jedne strane potreba usklađivanja postojećeg zakonskog akta sa preporukama koje su stigle od Grupe država za borbu protiv korupcije, odnosno GREKO, i sa druge strane potrebe da se postojeća zakonska rešenja jasno definišu kako bi u narednom periodu mogla da se primenjuju na bolji način. Upravo na ovom primeru, na primeru Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije vidimo jasno želju i volju i Vlade, kao ovlašćenog predlagača, i Ministarstva pravde i Agencije za sprečavanje korupcije da ovaj zakonski tekst učinimo boljim kako bi se na efikasniji način borili protiv koruptivnih dela i koruptivnih radnji. Kao što su moje kolege prethodnici govorili o korupciji – korupcija jeste bolest savremenog sveta i, kada bismo želeli da korupciju definišemo kroz primer stručne literature, mogli bi da kažemo da je korupcija jedan od vidova kriminaliteta koji se može definisati i kao kriminal „belog okovratnika“ Time se definišu sva ona krivična dela kod kojih postoji teškoća dokazivanja izvršenja, odnosno postojanja konkretnog krivičnog dela, kao i ona krivična dela gde se izvršioci tih krivičnih dela služe na način da koriste određene praznine u postojećim zakonskim aktima. Zato je veoma važno da postojeće zakonske akte prilagodimo trenutnom vremenu, da prilagodimo postojećim situacijama kako bi se na efikasniji način borili protiv svih onih stvari koje su regulisane krivičnim zakonodavstvom, a kako država i državni resursi ne bi bili na gubitku. Ono što je bitno reći jeste da se u stručnoj literaturi korupcija naziva, odnosno može definisati zbirom radnji kojim određeno lice želi da ostvari lično blagostanje na uštrb države i državnih resursa. Zato je veoma bitno da na taj način preduzmemo sve neophodne radnje kao ozbiljni i odgovorni činioci da zaštitimo i državu i da zaštitimo državne resurse. Korupcija svoje negativne efekte može da pokaže i na pojedincima i na državi, jer ukoliko imate raširenu korupciju u jednoj demokratskoj državi, te negativne implikacije se mogu videti na različitim primerima. Sa jedne strane imate problem prilikom ostvarivanja zakonom zagarantovanih prava koje proizilaze iz Ustava i zakona, a sa druge strane što strani investitori neće da dođu u vašu zemlju da investiraju svoj novac zato što kažu – pa, da, ta zemlja ima problem sa korupcijom, pitanje je kako ćemo mi poslovati i pitanje je kako ćemo mi određene pravne probleme koji proizilaze iz tog poslovanja moći da rešimo u daljem vremenskom intervalu. Zato je veoma bitno da radimo konstantno na tome da korupciju svedemo na najmanji mogući nivo. Kada govorimo o samoj korupciji, veoma mi je žao, ministarka, što ovakve odredbe koje se danas nalaze u Predlogu zakona o sprečavanju korupcije nismo imali 2010, 2011. i 2012. godine, kada smo imali eklatantan primer korupcije koja je vršena od strane javnih funkcionera koji su sedeli u tadašnjem vrhu države. Ono što bih, takođe, želeo da kažem, a vratiću se na ovu temu, jeste da su predložena rešenja veoma jasna, da su veoma koncizna i da otklanjaju svaki oblik sumnje kako će se određena rešenja primeniti u konkretnoj situaciji. Sem onih rešenja kojima se jasno regulišu određena kadrovska pitanja u okviru Agencije za sprečavanje korupcije, a to je da će mandat zamenika direktora Agencije trajati, odnosno ukoliko dođe do prestanka mandata direktora Agencije, do izbora novog direktora, odnosno da prilikom izbora novog direktora on mora da poseduje određena stručna znanja iz oblasti korupcije. Takođe, veoma mi je drago što danas imamo predložene izmene i dopune koje jasno definišu da lica koja su zaposlena u organu, koja su zasnovali stalni radni odnos u organu javne vlasti ne mogu da osnivaju privredna društva i ne mogu da se bave samostalnom delatnošću. Ono što je takođe veoma bitno jeste da isti ti nosioci javnih funkcija ubuduće ne mogu da učestvuju u upravljanju privrednim društvima, niti mogu da imaju određena upravljačka prava. Kao što sam rekao, veoma mi je žao što ovakve odredbe nismo imali 2010. godine. O svim koruptivnim radnjama koje su se dešavale do 2012. godine nismo samo mi govorili kao predstavnici najjače opozicione stranke u tom trenutku. Nismo samo mi govorili šta se dešavalo na republičkom nivou, šta se dešavalo na gradskom nivou, šta se dešavalo po opštinama širom Srbije. O tome su govorile i nadležne državne institucije, a o tome najbolje govori i Izveštaj tadašnjeg saveta za borbu protiv korupcije na čelu sa Vericom Barać. Ovo što ja danas držim u rukama jeste Izveštaj o pritiscima i kontroli medija u Srbiji koje je sačinio Savez za borbu protiv korupcije 19. septembra 2011. godine. Zašto sam ja ovaj dokument danas doneo u Narodnu skupštinu? Zato da bi prestali da mediji koji su bliski predstavnicima bivšeg tajkunskog režima govore o tome da mi ovde narodni poslanici koji vrlo savesno i odgovorno obavljamo ovaj posao, mi konstantno iznosimo paušalne izjave da su te izjave neutemeljene, da su te izjave bez dokaza i da tim izjavama želimo da naštetimo njihovim strankama, a i njihovom ličnom ugledu i integritetu. Ovaj dokument koji sam ja doneo je javno dostupan i on se može naći na sajtu Saveta za borbu protiv korupcije. Da ja sada ne bih iznosio sve detalje i da ne bih oduzimao vreme mojim dragim kolegama, ja ću citirati neke stvari koje se odnose na ljude koji su bili visoki javni funkcioneri do te 2012. godine i koji su odlučivali o našim pravima i interesima u tom trenutku. Ukoliko dođete na stranu 28. ovog Izveštaja, veoma lepo piše da je Savez za borbu protiv korupcije svoju pažnju posvetio „Multikom grupi“ i „Dajrekt mediji“ i Emoušn grupi“ Sve te tri firme su bile u vlasništvu ili je imao određena upravljačka prava, što je u vezi sa današnjim izmenama i dopunama, bivši gradonačelnik Beograda, Dragan Đilas. Ne pričamo mi ovde, narodni poslanici, o Draganu Đilasu zato što je on predsednik određene opozicione stranke. Mi narodni poslanici ovde pričamo o Draganu Đilasu zato što govorimo o svim onim činjenicama i svim onim stvarima koje se mogu dokazati da je on direktno učestvovao da budžet Republike Srbije i budžet grada Beograda bude oštećen u određenim novčanim iznosima. Savet za borbu protiv korupcije kaže – preduzeće „Multikom grupa“ je osnovano još 2004. godine. Znači, mnogo ranije, pre nego što je Dragan Đilas došao na funkciju gradonačelnika. Multikom grupa“ i „Dajrekt medija“ iz godine u godinu beleže rast neto dobitka. Tako je „Dajrekt medija“, prema podacima iz APR-a u 2008. godini, ostvarila neto dobitak od 558 miliona dinara, dok je u prethodnoj 2007. godini bio manji za gotovo 200 miliona, a u 2009. godini je ostvarila dobitak od 619 miliona evra. Slično je i sa „Multikom grupom“ koja je zajedno sa povezanim preduzećima iz godine u godinu, od 2008. do 2012. godine ostvarivala sve veće i veće neto dobitke. Ono što je važno, u 5. stavu strane 29. stoji – Savet za borbu protiv korupcije utvrdio je da štamparija „Big print“, koja je deo „Multikom grupe“, ostvaruje, sada molim građane da obrate pažnju, ostvaruje direktnu poslovnu saradnju sa državnim institucijama, među kojima ima onih koje se finansiraju direktno iz budžeta grada Beograda, čiji je gradonačelnik upravo Dragan Đilas.

Mi kada ovde govorimo da postoje sumnje je najblaže upotrebljena reč kada vidimo ove podatke koje je dala relevantna državna institucija. O čemu mi ovde, narodni poslanici, treba više da objašnjavamo kada Savez za borbu protiv korupcije govori o tome da postoji direktna povezanost firmi sa gradskim preduzećima, na čijem čelu grada tada je bio Dragan Đilas? Da ne pričamo o mostu na Adi, koji je veoma bitan zato što su se predstavnici bivše vlasti mnogo puta pozivali na to. Taj most je nas koštao, sve ovde, 500 miliona evra. Cena mosta od 500 miliona je pola vrednosti ukupne vrednosti današnjeg Moravskog koridora. Zašto je to bitno? Most u Francuskoj, čiju ja sliku danas ovde držim, je najviši most na svetu koji ima, ovde možete da prebrojite, šest pilona. Mosta na Adi na koji se Dragan Đilas i te kako pozivao, da je to najveći infrastrukturni projekat koji je izgrađen za vreme njegovog mandata, ima dva pilona, a košta 500 miliona evra. Onda, otkrivamo da su određena lica bliska njemu uzimala određeni novac na ime provizije. Nije samo most na Adi u tom trenutku bio problem. Bio je problem nabavke podzemnih kontejnera, bio je problem nabavke softvera u vrednosti od 10 miliona evra koji nikad nije iskorišćen, bio je problem da se sarađuje direktno sa javnim ustanovama i javnim preduzećima i rezultat svega toga jeste da je grad ostao zadužen za skoro milijardu i dvesta miliona evra. Ono što je takođe veoma bitno, druga stvar koju sam doneo u Narodnu skupštinu, da ne bi ispalo da predstavnici SNS iznose paušalne izjave, jeste kada odete na bazu imovine političara koji se može naći na sajtu KRIK, a svi ovde znamo i cela Srbija zna da KRIK nije blizak politici SNS i da se na KRIK-u mogu naći najgori tekstovi koji su usmereni i protiv SNS i protiv predsednika Aleksandra Vučića i protiv njegove porodice, nađete bazu imovine političara, odnosno imovine Dragana Đilasa. U tom tekstu stoji: „Dok je bio na vlasti, razvio je svoje poslove i uvećao bogatstvo, a njegove firme tih godina imali su prihode i do 80 miliona evra godišnje“ Da ne pričamo mi ovde paušalno da Dragan Đilas i njegov brat imaju trideset i nešto stanova na najelitnijim lokacijama, to pokazuje izveštaj KRIK-a iz baze imovine političara. Zašto je međustranački dijalog veoma važan? Ti isti predstavnici koji su navikli da trpaju sebi milione u džepove neće da dođu mirno na vlast. Oni konstantno prete nasiljem, konstantno prete pobunama i žele da dođu na vlast tako da ih dovede neko. A to da ih dovede neko je jasno prikazano i nakon međustranačkog dijaloga, kada su se oni sve vreme ranijih godina pozivali na strance, pozivali na strani faktor, da neće da razgovaraju sa Aleksandrom Vučićem, da neće da razgovaraju sa predstavnicima svog naroda, nego je njima najbolje da razgovaraju sa Tanjom Fajon, Bilčekom, Kukanom i Falkenštajnom. Nakon druge runde dijaloga, kada su videli da taj njihov zahtev su puste želje koje niko neće da prihvati zato što te želje mogu samo oni sebi da ispunjavaju zato što te stvari nisu realne, oni posle toga kažu – nisu nama dobri ni stranci, nećemo mi strance, mi ćemo sami da se borimo za našu slobodu. Znate zašto oni to rade? Oni stalno odlažu rešavanje tog problema zato što znaju da nemaju podršku u svom narodu i zato što su odluku o bojkotu doneli i pre prvog međustranačkog dijaloga. Građane moram da podsetim da je predsednik Aleksandar Vučić takođe pokrenuo i unutrašnji dijalog o pitanju KiM, gde su ti isti predstavnici bežali od toga i rugali se tom dijalogu. Zato je veoma važno da danas kada govorimo o Kodeksu, o ponašanju narodnih poslanika, tim Kodeksom, koji je već ranije donet u domu Narodne skupštine, moramo da regulišemo međusobne odnose kako više ne bi bili svedoci konstantnih napada od strane predstavnika opozicionih stranaka i drugih činilaca na nas, da idemo ka tome zato što nemamo politički program, da vređamo Aleksandra Vučića, da vređamo poslanike SNS i da vređamo sve one koji ne podržavaju to njihovo, a to njihovo jeste da dođu na vlast bez izbora i bez volje građana. Kao što je predsednik poslaničke grupe Aleksandar Martinović rekao, podneo sam dva amandmana i to amandman na član 23. gde se posle reči u daljem tekstu – vodič, dodaju reči - u roku od 15 dana od dana obrazovanja komisije. Zato što smatram da je veoma važno da se postupak sprovođenja obuke narodnih poslanika za primenu tog Kodeksa da se sprovede, a veoma je važno da se sa njim započne u roku od 15 dana od dana obrazovanja komisije. Ono što je mnogo bitnije jeste da u amandmanu 2. koji sam podneo, u članu 5. Predloga odluke, član 30 menja se i glasi. U njemu je jasno sadržan celokupan postupak ukoliko dođe do prijave kako se vrši postupak od početka do kraja. Time, samo da bi javnosti objasnio, da ne misle opet građani da mi podnosimo kojekakve amandmane i da ne mislimo u interesu i Narodne skupštine i svih drugih činilaca, koji mogu učestvovati u tom postupku, jeste da ukoliko je prijava podneta protiv člana odbora da će umesto njega postupati zamenik člana odbora, a ukoliko je podneta prijava protiv zamenika člana odbora njega će menjati drugi zamenik člana odbora koji je uzeo učešće u radu tog odbora. Da ne bi previše vremena oduzimao mojim kolegama, koji će učestvovati u raspravi u toku današnjeg dana, želim da kažem da je veoma važno da ovakve i slične akte Vlada predlaže i vaše ministarstvo, ministarka, jer smatram da su oni veoma bitni kako bismo očuvali resurse Republike Srbije i kako bismo nastavili putem prosperiteta i boljeg života. Ono što bi želeo da poručim predstavnicima opozicionih stranaka i ljudima koji misle da oni rade dobre stvari jeste da dok je SNS i dok je predsednik Aleksandar Vučić na čelu države, mi nikada nećemo dozvoliti da odluke u našoj državi donose stranci i drugi strani faktori, zato što mi jedni poštujemo volju građana Srbije. Zahvaljujem gospodinu Kesaru. Sledeća je uvažena koleginica Milanka Jevtović Vukojičić. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, pred nama se danas nalaze dva vrlo važna zakonska rešenja, to su izmene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije, kao i Predlog odluke o izmeni Odluke o Kodeksu ponašanja narodnih poslanika. Najpre moram da istaknem da je Republika Srbija demokratska zemlja, da krupnim koracima se dešavaju demokratski procesi i da Republika Srbija u skladu sa strateškim opredeljenjem Vlade i predsednika Aleksandra Vučića teži da postane punopravna članica EU. Na putu priključivanja EU jedna od naših obaveza jeste i usklađivanje našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, ne samo radi EU, već pre svega iz razloga da bi naši građani živeli bolje, da bi naši građani bili zadovoljniji, da bi država postala 100% servis građana i radila isključivo u njihovom interesu i za boljitak životnog standarda svakog građanina. Najpre moram da istaknem da 2012. godine dolazeći na vlast SNS kao jedno od svojih prioriteta, gotovo prioritet broj jedan, iznela je odlučnu borbu protiv kriminala i korupcije, odnosno nultu toleranciju na korupciju. Zašto smo to uradili? Zato što je zemlja punih 12 godina, do 2012. godine, bila ogrezla u kriminalu i korupciji i to od predstavnika najviše izvršne vlasti. Zašto je korupcija opasna? Opasna je zato što je u direktnoj vezi sa povećanjem siromaštva građana Republike Srbije i sa ličnim bogaćenjem malog broja pojedinaca, uglavnom onih koji su vršili izvršnu vlast, a to su Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boris Tadić i ostalo društvo tajkunskog žutog preduzeća Još je Verica Barać, nadovezaću se na govor mog uvaženog kolege Kesara, ukazivala da leglo korupcije u Republici Srbiji leži u stvari u izvršnoj vlasti, odnosno u Vladi. Verica Barać je ukazivala da izvršna vlast u Republici Srbiji kontroliše u potpunosti medije, da u potpunosti kontroliše pravosuđe, odnosno da su i mediji i pravosuđe potpuno zarobljeni od strane izvršne vlasti. Verica Barać takođe je ukazivala na sporne privatizacije, odnosno na sva ona činjenja i na sva ona nedela žute korumpirane vlasti oličene u liku i delu Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Borisa Tadića u zatvaranju i stavljanju katanaca na hiljade i hiljade fabrika, otpuštanju preko 400 hiljada radnika na ulice, o tome da je nezaposlenost bila gotovo najveća u Evropi, iznosila je oko 26% i inflacija je bila dvocifrena.

Sem toga, u vreme vršenja vlast Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Borisa Tadića moram da napomenem da zbog toga što su ljudi ostajali bez posla, zato što su im katanci stavljani na fabrike i njihova deca su ispaštala na taj način što zbog neprimanja plata i zbog neplaćanja doprinosa i poreza njihova deca nisu imala zdravstvenu zaštitu. Tako da žuto tajkunsko preduzeće predvođeno Draganom Đilasom nije prezalo ni od ugrožavanja osnovnih ljudskih prava pre svega dece, a tu i osnovnog ljudskog prava, a to je pravo na zdravlje i pravilan i kontinuiran psihofizički razvoj dece.

Nikakvih investicija nije bilo jer jednostavno niko nije mogao imati poverenje u vlast koja u svojoj biti i u svojoj suštini jeste korumpirana. Od 2012. godine do sada doneli smo mnogo zakona koji su antikoruptivni, koji u svojoj srži i suštini imaju taj elemenat antikoruptivnosti. Jedan od zakona koje smo doneli sem Zakona o sprečavanju korupcije je takođe Zakon o poreklu imovine, Zakon o lobiranju, Zakon o političkim strankama i drugi zakoni. Bivša vlast predvođena Draganom Đilasom, Vukom Jeremićem, uništila je pravosudni sistem do te mere – pravosuđe jeste jedan od stubova i oslonaca svake države i pravosuđe jeste osnova za pravdu svakog građanina da od 137 osnovnih sudova te osnovne sudove sveli su na samo 37, tako da je dostupnost pravdi običnom čoveku, običnom građaninu učili dalekom i gotovo nedostižnom. Još jedna stvar, direktno su udarili na dostojanstvo, čast i ponos sudija onog dana kada su njih hiljadu, i sudija i tužioca, samo u jednom danu bez ikakvog obrazloženja ostavili bez posla. Moram da istaknem da zakon koji se odnosi na izmene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije je vrlo značajan zato što on precizno definiše pojedine, odnosno dopunjuje jedine zakonske odredbe. To su zakonske odredbe koje se odnose na sam pojam korupcije. Zatim, zakonska odredba koja se odnosi na dodatni uslov za direktora Agencije za sprečavanje korupcije, a to je da mora da ima posebna znanja, iskustva i dodatne obuke u oblasti sprečavanja i borbe protiv korupcije. Zatim se dopunjuju odredbe koje se tiču pomoćnika direktora, da on može da obavlja dužnost do izbora novog direktora, odnosno definiše se uloga vršioca dužnosti direktora. Ono što je značajno jeste da se pooštravaju prekršajne kazne za sve one funkcionere koji ne podnose u zakonskom roku, ne odazivaju se na poziv Agencije. Te prekršajne kazne su dvostruko povećanje, a takođe postoji krivična odgovornost za neprijavljivanje imovine prihoda i ta krivična odgovornost se odnosi na to da je zaprećena kazna zatvora od šest meseci do pet godina. Ono što moram da istaknem, da za razliku od 2012. godine, danas je Srbija jedno veliko gradilište, danas se u Srbiji radi i gradi. Danas gotovo u svakoj opštini, u svakoj lokalnoj samoupravi su otvorene nove fabrike, ljudi se zapošljavaju, nezaposlenost je smanjena. Javni dug je takođe smanjen, što znači da ne zadužujemo našu decu, ne zadužujemo buduće generacije i gotovo da nema dana kada predsednik Aleksandar Vučić u nekoj opštini ili u nekom gradu ne otvori novu fabriku. To znači da investitori imaju poverenja u našu zemlju, imaju poverenja u stabilnost naše zemlje, imaju poverenja u efikasan rad institucija, jer nemačke kompanije sigurno ne bi otvarale svoje fabrike i zapošljavale naše ljude, a njih danas 72.000 radi u nemačkim kompanijama. Broj radnika 2014. godine koji je radio u nemačkim kompanijama je bio svega 17.000. Takođe, švajcarske firme dolaze u Srbiju, otvaraju se, zapošljavaju se naši radnici. Japanske firme, a gotovo najpoznatija u svetu „Tajers“, postavljen je kamen temeljac i treba da se otvori u Inđiji. Sve to se ne bi radilo da stranci nemaju poverenja i u institucije, ali i u politiku mira i stabilnosti koju predvodi Aleksandar Vučić. Za sve one koji bi danas da se dočepaju vlasti, a ti koji bi danas da se dočepaju vlasti, vladali su do 2012. godine, to su Đilas, Jeremić, Tadić, moraju da znaju, vrhovni sudija svim političkim partijama je jedino narod na slobodnim izborima. Taj narod veruje politici rada, rezultata, politici Aleksandra Vučića i to je na predsedničkim izborima u dvomilionskom broju pokazao. Prema tome, oni koji su bili korumpirani do 2012. godine, oni koji su pljačkali svoj narod, a bogatili svoje lične džepove, moraju otići na smetlište istorije, jer njima nema mesta u ovoj i ovakvoj Srbiji. Srbija je zemlja pristojnih ljudi, Srbija zna i pamti, Srbija vidi ko radi u njenom interesu svakog dana, ko se bori za svako radno mesto, ko se bori za mir i stabilnost, ko donosi prosperitet i budućnost našoj deci, a to je politika Aleksandra Vučića.

Izvolite. Poštovani potpredsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pred nama su danas dva predloga izmena zakona, Zakona o korupciji, Zakon o etičkom kodeksu. Kako su se stvorili uslovi na predlog grupe država Evropskog saveta, tzv. GREKOS, pa i na traženje Republike Srbije, obzirom da država Srbija spada u red zemalja koje poštuju pravila demokratskih principa, da se ova materija uredi na jedan sveobuhvatniji i celovitiji način i savet za ova pitanja Evrope je dao sugestije i dao predloge kako može da se uredi bolje i kvalitetnije, kao što je Zakon o etičkom kodeksu, iako smo ga doneli u decembru 2020. godine. Neke stvari su trebale da se definišu na jedan kvalitetniji i jedan bolji način i evo nam prilike da to danas uradimo, da se potrudimo da taj zakon bude potpuno celovit, jer znamo koliko je važan i koliko je potreban.

Na taj način smo urušavali ovaj visoki dom. Kako se to ne bi dalje nastavilo i kako bi se na jedan sveobuhvatan način uredilo, da u buduće ovaj dom Republike Srbije liči na ono na šta je namenjen, tako da ću podržati sve izmene koje su date u ovom predlogu izmene Zakona o kodeksu. Uspostaviće se komisija koja će voditi računa o tome, a čak su i predviđene kazne koje će definisati Odbor za mandatno-imunitetska pitanja, zatražiće pre svega komisiju koja će biti sastavljena od stručnih ljudi. Ono što je važno, jeste da ti ljudi mogu u jedom mandatu koji traje pet godina da obavljaju tu dužnost, da se i tu ne bi stvarala neka vrsta uticaja na to. Komisija ne može biti izabrana u drugom mandatu, znači, sačinjavaće je novi ljudi, tako da je predviđeno za kršenje kodeksa, na prvoj opomeni deset posto kazne od ličnih primanja narodnih poslanika, a za javnu opomenu i do 50% od ličnih primanja poslanika. Nadamo se da će to uvesti red u ovom viskom domu i pomoći da narodni poslanici rade svoj posao za ono za šta su i izabrani. Kada je u pitanju korupcija znamo da je to jedna rak rana svakog društva i svakako da je potrebno i da je važno da se ta materija do kraja uredi, a opet se odnosi pre svega na narodne poslanike, sudije i tužioce koji su u obavezi da prijavljuju i ono što do sada nije bilo, gotov novac i nekretnine koje su veće od pet hiljada evra. Predviđene su daleko rigoroznije kazne za nepoštovanje toga i čak krivično delo gde je zaprećena kazna od šest meseci do pet godina zatvora ukoliko se namerno prećutkuje ili namerno ne prijavljuje imovina za koju su narodni poslanici, sudije i tužioci obavezni da prijave Agenciji za sukob interesa. Ono što sam hteo da se osvrnem na stanje u Srbiji, jer ne mogu to nikako da preskočim, prateći i posmatrajući da se Srbija dnevno menja u svakom pogledu, moram malo da se osvrnem i na tu temu, kada je u pitanju privreda, kada je u pitanju Vojska Srbije, kada je u pitanju politika Srbije kako to danas izgleda. Potpuno je razumljivo što oni koji ne vole zašto se Srbija ovako menja i zašto Srbija ovako brzo napreduje, a posebno u okruženju. Videli ste da su mnoge zemlje oko nas potpuno nezadovoljne zašto Srbija velikim koracima grabi napred, i ako to sve sagledamo kako to danas izgleda, a bogami i oni koji su zainteresovani da na vlast dođu, ako je to ikako moguće bez volje naroda, što smatram da se to neće desiti nikada, jer jednostavno građani Srbije odlično vide ko vodi Srbiju i u kom pravcu i kako je vođena do 2012. godine i šta se desilo od 2012. na ovamo. Ja bih u tom kontekstu i nabrojao neke stvari koje su evidentne i koje su svima vidljive, ako hoće da ih vide. Srbija danas gradi 10 autoputeva i ja pitam i građane, a pitam i nas poslanike koja to još zemlja u svetu toliki broj autoputeva i brzih saobraćajnica radi? Nema ih i ne može da se navedu sem Srbije ni jedna. Pet kliničkih centara je od dolaska SNS, naš predsednik i naša Vlada, pet kliničkih centara u zemlji Srbiji se radi, i postavlja se pitanje – a, šta su to radili ovi pre 2012. godine, što kukaju nad sudbinom Srbije i svaki dan prolivaju suze, kako bi oni to bolje radili, a znamo kako su radili i dokle su doveli Srbiju. Kada su u pitanju klinički centri, Klinički centar u Nišu znate da je završen, u Novom Sadu se intenzivno gradi, Beogradu, Kragujevcu, Novom Pazaru i sve pored ovolikih građevina i ulaganja u kapitalne investicije, Srbija umesto kako je bilo do 2012. godine javni dug je tada iznosio 78% od BDP-a. Danas Srbija ima manji javni dug ispod 58% i pored tolikih ulaganja koja su evidentna, a to je znak da je Srbija drastično povećala nacionalni dohodak. Kada je to u pitanju, 2012. godine, mi smo imali nacionalni proizvod u vrednosti od 31 milijardu evra, danas i očekujemo 2021. godine da taj iznos bude 52 milijarde i time smo prestigli Republiku Hrvatsku, koja se s pravom ljuti zašto Srbija tako ide krupnim koracima i vidite da je to moguće, a da ne pričamo o zemljama koje nas okružuju, za koliko je Srbija odmakla kada je to u pitanju. Znamo da je nezaposlenost 2012. godine bila preko 27% Danas na sreću je to manje od 9% i to je jedan od pokazatelja kako se Srbija razvija i u kom pravcu ide. Penzioni fond, prvi put se desilo za zadnjih 20 godina da je penzija isplaćena iz sopstvenih prihoda od doprinosa i poreza koji se ubiraju po tom osnovu, a znamo da je u prethodnom periodu čak i do 50% penzionog fonda, finansirano iz budžeta Republike Srbije i to je jedan od pokazatelja gde je Srbija danas i u kom pravcu ide. Program koji je proklamovala Vlada Republike Srbije i naš predsednik i nema razloga da uopšte u to sumnjamo, 2020 – 2025. godina, jeste da će svako naseljeno mesto dobiti vodu i kanalizaciju i putnu infrastrukturu, i nema nijednog razloga da se posumnja u to hoće li biti ili neće. Sve što su predsednik Aleksandar Vučić i naša Vlada obećali, to su i uradili, to je Srbija sprovela i to dalje nastavlja u tom pravcu. Prosek plate je predviđen za 2025. godinu da dostignemo preko 900 evra u Republici Srbiji. Danas mali broj ljudi veruje da je to moguće, a svakodnevno se potvrđuje i svakog meseca se potvrđuje da je to moguće i ja verujem da delim i vaše mišljenje da je to moguće da Srbija dostigne i siguran sam i ubeđen da će to tako i biti. Penzioneri, penzije treba da dostignu i iznos između 430 i 440 evra, prosečna penzija u Srbiji 2025. godine. Svakako da Srbija ide u dobrom pravcu i svakako da će Srbija taj deo dostići i zato to treba redovno isticati građanima. Nisam rekao da građani Srbije žive u blagostanju, daleko smo mi od toga, ali sigurno svakim danom sve bolje i sve udobnije žive, i da će to nastaviti da se radi i da se napreduje na takav način i u budućnosti, jer nije logično i nije moguće da može nešto da se uradi za godinu, dve ili pet godina, da promenite potpuno krvotok jedne zemlje i da standard povećate takvom brzinom. To prosto ne bi trajalo, ali ovako kako Srbija ide postupno korak po korak to je sasvim moguće i to će sigurno da traje i Srbiju više nikada nećete moći da vratite na grane gde je nekada bila. Kada su u pitanju investicije, preko 60% svih investicija koje dolaze na Balkanu, pripada Srbiji i to je jedan pokazatelj, koliko je poverenja investitora u Srbiji, i koliko su željni i voljni da ulažu u Srbiju, jer tu je potpuna sigurnost i pokazalo se da je to tako. Kada sam pomenuo vojsku Republike Srbije, danas je ona neuporedivo jača, snažnija i obučenija u odnosu na period 2012. godine, i znamo kako je to tada izgledalo.

Zašto ovo pričam? Republika Srbija nije opredeljena da osvaja tuđe prostore i tuđe teritorije, ali svoju će svakako da brani i to je jedna sila respektabilna koja će da odvraća one koji imaju nameru da otimaju srpske teritorije. Na kraju kakva je politička situacija u Srbiji, vrlo kratko. Samo se setimo koliko je naših državnika, tj. predsednika države Srbije u prethodnom periodu imalo mogućnosti da sa najvećim državnicima sveta obavlja kontakt kao što je to naš predsednik Aleksandar Vučić, sa Putinom, sa Siom, sa Merkelovom, sa Erdoganom, sa Makronom, sa najvećim državnicima sveta i to svaki sa velikim poštovanjem i odnosom prema Srbiji, i prema našem predsedniku. Pitam vas šta su drugi predsednici radili, išli samo da se izvinjavaju, i da kukaju i to je bilo sve u okviru Balkana, nigde dalje. Samo ovim putem da se nastavi. Hvala lepo.

Hvala predsedavajući, uvažena gospođo ministar, dame i gospodo poslanici, danas su pred nama dva izuzetno dva važna zakona, odnosno jedan je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o usvajanju kodeksa ponašanja narodnih poslanika. Drugi je zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije i govoriću o oba, prosto moja ličnost ne može a da ne reaguje na korupciju. Što se tiče predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju kodeksa ponašanja narodnih poslanika, mi smo taj kodeks doneli krajem decembra 2020. godine, i urodilo je plodom to što smo ga izglasali i to je po prvi put da SNS sa svojim koalicionim partnerima, donese takvu odluku, odnosno zakona, sad već odluku, iz prostog razloga, urodilo je plodom, jer smo mi u ovoj Skupštini bili napadani, maltretirani, izubijani, pljuvani i ne znam šta nam se sve nije događalo. Pre svega, u prošlom sazivu gospođa Maja Gojković, koja je bila predsednica Narodne skupštine Republike Srbije je bila napadnuta, završila je u bolnici sa podlivima od čuvenog gospodina Boška Obradovića, koji non-stop traži da se vrati u ovu Skupštinu, ali narod ga neće, ne voli narod siledžije. Takođe, gospodin Martinović, predsednik poslaničke grupe, takođe, gađan mišem, samo što mu oči nisu isterali. Sram ih bilo! Takođe, Boško Obradović, ko bi drugi, nasilnik, da vam ne pričam o silnim novinarkama koje su bile povređivane, maltretirane, zlostavljane. Gospodinu Marijanu Rističeviću, pocepali su mu sako, napalo ga je njih čopor. Da nismo skočili ubili bi ga. Sram ih bilo. Zašto? Samo zato što drugačije misli, samo zato što priča građanima Republike Srbije šta se dešava u ovoj Skupštini oko nje. Koliko su ljudi zlonamerni? Šta su sve radili, ne mogu svega da se setim? Sećam se samo kako su jurišali na RTS, kako su razbijali stakla, kako su motornim testerama tamo ulazili? Mi smo ovde doživeli sve i svašta, od pljuvanja, štipanja, zlostavljanja, donosili su kamenje, verovatno da nam glave razbiju i ko zna čega još. Od kako smo doneli Zakon o Kodeksu narodnih poslanika mnogo je bolje u ovoj Narodnoj skupštini. Što se mene tiče ja bih uvela i zakon o verbalnom deliktu, pa da prestanemo više da vređamo decu, pogotovo našeg predsednika, gospodina Vučića, ničim izazvano. Ja ni ne znam kako se zovu deca ostalih poslanika ili, pak naša opozicija, niti me zanima, deca su naša svetinja, o njima se ne treba baviti, njima se treba baviti samo u smislu prokreacije, rađanja i davanja stimulansa za to rađanje. Da se vratim ja na ovaj Kodeks. S obzirom da smo mi zemlja koja želi da pristupi EU, sve što dođe iz EU želimo da popravimo ove naše zakone, pa implementiramo u sopstveno zakonodavstvo, a jedna od tih preporuka je bila i od GREKO-a, to je grupa država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije, čiji smo i mi član i te preporuke smo sada implementirali u sopstveno zakonodavstvo. Uglavnom su to tri neke kapitalne stvari, a to da javnosti bude lak pristup, da se zna šta se i kako se radi, zatim, da se uspostavi Komisija za etiku i da se nikada ne desi da dođe do sukoba interesa. Pa, to znači da poslanik koji ima puno radno vreme ne može da obavlja drugu delatnost, ima sasvim zadovoljavajuću platu ovde, ako mu se ne dopada ta vrsta rada može sebi da otvori privatnu firmu, pa neka radi. Dešavalo se da unazad 10, 15 godina, ne samo da ljudi imaju poslaničko mesto ili funkciju, nego imali su i direktori javnih preduzeća, imaju odbore i sve ostalo, pa se skupi po 5.000 evra do 2012. godine. Neću mnogo da dužim o ovom Kodeksu u smislu da pričam sad šta i kako, jer mi se mnogo više dopada da pričamo o korupciji. Do 2012. godine, svi znamo kakvu smo zemlju zatekli. To je bilo jedno opšte rasulo, jedna devastirana zemlja sa preko 600 unakaženih, devastiranih preduzeća sa ljudima koji su dobili otkaz njih 2008. godine, 400.000, sa dugom grada Beograda od 1.200.000.000 evra, naravno, ko bi drugi nego gospodin Đilas, čuveni, o njemu ću onako da se pozabavim, nadovezaću se na izlaganje gospodina Kesar, jer o njemu mnogo toga ima da se kaže, ali ne ja kao LJiljana Malušić, eto, sad ja paušalno govorim o njemu, eto on je mučenik, sirotan, ne, nego šta je rekao čuveni Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije iz 2011. godine. Moram da dodam da ne samo da je država bila devastirana, nego su otpuštali i svoje u smislu tužilaštva, sudija, pa je tako bilo otpušteno preko 1.000 sudija, pa smo mi morali, kada smo došli na vlast da platimo tim ljudima koji su izgubili posao samo zato što se nisu slagali sa tom koruptivnom politikom, 40 miliona evra. I tako država Srbija radi, plaća te nedužne ljude koji su izgubili posao, vraća na posao ljude koji su nezasluženo izgubili posao, otvara fabrike, otvorili smo preko 350 fabrika, zaposlili smo preko 300.000 ljudi. Zato je nekada nezaposlenost iznosila 26%, a danas sa sve koronom, nažalost iznosi 9,5%, da nije bilo korone verovatno bi prosek sada bio negde oko 7%, fali nam još 2%, pa da budemo na evropskom proseku. Korupcija je meni nezamisliva i svako ko se bavi korupcijom treba da bude iza rešetaka i ne samo da bude iza rešetaka, nego da vrati državi ono što je oteo i da se bavi društveno korisnim radom jedno 20, 25 godina, dok ne ukapira šta je oteo od svoje države. On otima direktno od građana Republike Srbije, od naše dece, od naših penzionera i to je nezamislivo. Korupcija je kancer, podmitljivost, to može da uradi neki čovek koji je jako loš. Pa to je strašno, skaredno, gadno. Takvi ljudi, prosto ne treba da budu na licu ove zemlje.

Ne bih ja da njega napadam, nego samo da vidim šta se to desilo. Pa, kaže – prikrivanje vlasništva i tokova novca, Đilas glavna zvezda, Izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije. Znači, ovo je Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije. Čuveni Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije iz 2011. godine, kojeg je potpisala tadašnja predsednica gospođa Verica Barać bio je posvećen istraživanju korupcije u medijima, a može se reći da je tadašnji gradonačelnik Dragan Đilas bio zvezda tog Izveštaja, piše Kurir. Najbliži saradnici lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa traže da Savet za borbu protiv korupcije ispita poslovanje „Telekom“ Srbije. Pazite, oni traže, a zaboravljaju šta je sve nekada taj isti Savet dok je na njegovom čelu bila pokojna Verica Barać našao nezakonito u poslovanju upravo Đilasovih kompanija u vreme dok je bio gradonačelnik Beograda. Istovremeno, današnji sastav Saveta nikada nije ispitivao poslovanje Junajted grupe u čijem je vlasništvu završila jedna od Đilasovih kompanija i to na veoma kontroverzan način. U Izveštaju su, između ostalog, analizirani tokovi novca u medijima i mehanizmi, trgovine medijskim uticajem na osnovu čega je zaključeno da postoji korupcija i klijentelizam u medijima, kao i da se kriju pravi vlasnici medija. U Izveštaju se navodi koje su sve tada preduzeća poslova u okviru Đilasove Multikom grupe, a konstatuje se i da je tada najskuplje televizijske programe, poput „Velikog brata“, on je kreator rijaliti programa „48 sati svadba“, „Sve za ljubav“, „Menjam ženu“, „Operacija trijumf“, „Uzmi ili ostavi“, realizovala produkcijska kuća „Emoušn“, takođe u Đilasovom vlasništvu. Da li beše to taj koji je prijavio na početku svoje karijere da ima 40.000 evra, starog „Saba“ i šta beše još, stan? E, pa sad, dragi moji prijatelji, građani Republike Srbije ovo ne govorim ja nego Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije. Đilas je vlasnik četvrtine udela u Multikom grupi koja se bavi poslovima oglašavanja u medijima, zakupom medijskog prostora, finansiranjem produkcija, kupovinom i prodajom televizijskih prava, poseduje udele u drugim agencijama i to 93% u Dajrekt mediji, koja se takođe bavi prodajom reklamnog prostora. Multikom i Dajrekt medija godinama beleže rast neto dobitka, pa je tako Dajrekt medija u 2008. godini ostvarila neto dobitak od 558.628.000, dok je u prethodnoj, 2007. godini on bio manji za gotovo 200.000.000, zamislite, tuga živa, malo manje.

Slično i sa Multikom grupom koja je zajedno sa povezanim preduzećima u 2008. godini ostvarila neto dobitak od 498.000.000 dinara, u 2009. godini 563.000.000 i tako, milioni, milioni. Idemo dalje, KRIK, što reče moj uvaženi kolega, je objavio da gospodin Đilas ima 35 stanova. Pa, mi svi da se skupimo ovde, ceo ovaj red nema 35 stanova. Pa, onda, na 35 računa širom zemaljske kugle ko zna koliko stotina miliona, a onih 619.000.000 što je prijavio, to mu je valjda sitnica.

Zatim dug grada Beograda, 1.200.000.000, pa podzemni kontejneri, pa seča ovoga, pa nema onoga, nestalo ono, pa nije isplatio porodiljama dug, pa nije dao socijali pare. Sećate se oranica plodnih po Vojvodini i Petrovića? Deset puta jeftinije je kupovao nego što je tržišna vrednost. Korupcija je kancer. Da finiširam. Kancer treba radikalno iskoreniti. Svi ljudi koji su se ogrešili o državu treba da idu zatvor, da vrate novac i da se tako nešto u Republici Srbiji ne ponovi, pa bili SNS ili bilo ko drugi na ovoj planeti. Zahvaljujem.